Opakovaně byl diskutován jak na rozpočtovém výboru, tak i zde na plénu. K tomuto návrhu podle mých informací jsou tedy dva pozměňující návrhy, jeden pana Stanjury, který se vlastně vrací k tomu, co bylo v Senátu diskutováno již před čtyřmi lety, to znamená, aby byla zachována určitá diverzifikace vlastníků.

Ze strany Senátu je neutrální stanovisko k tomu prvnímu návrhu, resp. je to provázané, pokud by prošel ten druhý pozměňovací návrh, tak samozřejmě souhlas. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane senátore. Otevírám rozpravu. Jedná se o třetí čtení. Pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. Vážený předsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane senátore, v průběhu druhého čtení zde byly předneseny ke sněmovnímu tisku 32 dva pozměňovací návrhy.

Dovolte mi krátce připomenout, podobně jako pan senátor, abych zde rekapituloval vlastní senátní návrh zákona a okomentoval krátce jednotlivé pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru zmírňují senátní návrh, ale jasně omezují riziko nízkého zdanění právnických osob, a to ve dvou rovinách: a) omezením podílu na základním kapitálu do 10 % včetně spojených osob, takže nelze uplatnit daňové osvobození podílu na zisku podle dividendové směrnice.

Připomněl bych podmínku pro osvobození z dividendové směrnice na daních. Jde o daňové osvobození při vlastnictví více než desetiprocentního podílu na fondu déle než jeden rok. Proto je v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru jako garančního výboru hranice 10 % a vazba na právnické osoby. Druhou rovinou tohoto pozměňovacího návrhu je zamezení investičním fondům vykonávat průmyslovou a obchodní činnost. Fond nesmí vykonávat živnostenské podnikání za podmínek živnostenského zákona.